Je pravda, že vlastně evropský výbor je takový malý parlament a v mnohém jeho usnesení nahrazuje usnesení Poslanecké sněmovny jako celku. A já myslím, že není od věci, kdybychom klíčová témata kromě toho výboru projednávali i na plénu Poslanecké sněmovny. Dokonce si myslím, že je projednávat musíme. A k vystoupení pana ministra Stropnického.

Vy říkáte, že ve čtvrtek bude pouze neformální večeře, ale už jste mohli jet vy nebo někdo jiný s mandátem Poslanecké sněmovny, pokud bychom se shodli.